Situace je vážná.

Přirozený řád světa je něco, co existuje naštěstí bez ohledu na našem rozhodnutí.

Adopce dětí? Ani náhodou. To nás nenapadlo.

Přejde dalších patnáct roků a budou zde stát možná někteří z vás, já už určitě ne, a bude se možná zvažovat zákon, který umožní polyamorii. A věřte tomu, že to tak je. Protože když se podíváte na západ od našich hranic, tak jsou státy na světě, které opravdu tak, jak my nyní řešíme manželství pro všechny, tak oni opravdu řeší stejně vážně manželství pro více osob současně. Já nevím. Ale důvod, proč jsem se přihlásila do této diskuse, je trošku jiný.

Takže my ta data v tuto chvíli opravdu mít nemůžeme.

Ale realita je taková, že tito dospělí lidé protestují, ozývají se a vyčítají společnosti, co dopustila, aby se jim v jejich dětství stalo.

Také mi chodí různé dopisy, samozřejmě. A myslím si, že po dnešku mi zase nějaké hezké přijdou.

Mám dospělé děti a musím říci, že moje děti vidí svět trošku jinou optikou než já.